Odůvodním to jednoduše. Byla nějaká příčina sesuvu.

Děkuji. A teď pan poslanec Radim Holeček na ministra zdravotnictví, který je od půl omluvený, ale ještě tady sedí, takže máte šanci, pane poslanče. Vážený pane ministře, Ministerstvo zdravotnictví zrušilo rozhodnutí o vítězi tendru na provoz stanoviště letecké záchranné služby v Ústí nad Labem.

Nabídky posoudí nová komise, jejíž složení v pondělí odsouhlasila vláda. Jak chcete tuto nemilou situaci řešit? O tomto problému se mluví již dlouho, takže jste určitě musel mít při přebírání Ministerstva zdravotnictví nějakou vizi. Já se ptám jakou. Leteckou záchranku bude na území Ústeckého kraje od ledna zajišťovat Policie České republiky svým vrtulníkem z Prahy, případně zaskočí vrtulníky z Plzně nebo z Liberce. Promiňte, ale ve mně tyto záskoky moc jistoty pro občany Ústeckého kraje nepřinášejí. Můžete mé obavy nějak rozehnat? Děkuji. Kolega Holeček byl úsporný ve své otázce. Prosím, pane ministře. Já vám zkusím odpovědět nejdřív ze své byť skromné pilotní praxe, kterou mám.

Tam okamžitě startuje nejbližší volný vrtulník, což je v tomhle případě Liberec. Nicméně abych se ještě vrátil k vaší otázce, tak skutečně v této chvíli je prioritou vyřešit ten tendr v Ústí, to bez debaty.

A teď nevím, jestli pan ministr ještě může vydržet, nebo už...? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo a děkuji panu ministrovi, že zůstal.

Chtěl bych se zeptat, jaký je jeho názor na to.

Rektoři říkají, že nemají kapacity, stejně děkanové fakult, že je potřeba navýšit kapacity, potom že nemají prostředky, proto přijímají především zahraniční studenty, aby měli více peněz.

A já bych se chtěl zeptat, co je dříve, jestli slepice, nebo vejce. Kde se tedy začne a co pan ministr chce pro ten nejpalčivější problém českého zdravotnictví udělat.

Vy jste říkal, že se ruší specializační obor praktický lékař pro děti a dorost. Svého času se to rozdělilo, protože se předpokládalo, že evropský vývoj půjde tímto směrem, ale nakonec jsme zůstali jediní.

To je něco odlišného.

Ano, vy se ptáte na počet studentů na lékařských fakultách.